S podstatou navrhované novely jsem vás již seznámil v prvním čtení, a proto bych chtěl pouze připomenout, že důvodů k jejímu předložení je hned několik. Hlavním přínosem návrhu novely zákona by tedy mělo být zvyšování energetické účinnosti, upřesnění pravidel pro efektivní nakládání s energií, a tím i naplňování evropského cíle v této oblasti pro rok 2020. Obdrželi jsme dvacet pozměňovacích návrhů, jejichž vypořádání projednal hospodářský výbor. Dovolím si totiž opět připomenout, že návrh tohoto zákona je pečlivě sledován Evropskou komisí také proto, že má sloužit k nápravě některých nejasností, jež jsou spojeny s plněním předběžných podmínek pro čerpání finančních prostředků do operačních programů.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zároveň ještě opakuji, že s pozměňovacími návrhy hospodářského výboru souhlasím, a věřím, že je vezmete při konečném hlasování v úvahu. Děkuji za pozornost.

Nyní požádám pana zpravodaje hospodářského výboru, kterému jsme v prvém čtení tento návrh zákona přikázali, a máme předložený sněmovní tisk 301/1, aby usnesení výboru Poslanecké sněmovně přednesl. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novotného, zpravodajské zprávě poslance Milana Urbana a po obecné a podrobné rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 301 ve znění schválených pozměňovacích návrhů a legislativně technických podmínek.

Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. IV. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji, pane zpravodaji. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku.

Děkuji, pane předsedající.

Je to podle mě trošku zdrcující zjištění, aspoň pro mne.

A řeknu proč.

Může být administrativní budova, která nikdy nebude pronajata nikomu dalšímu, a v případě prodeje pak samozřejmě přichází ten štítek na řadu.

Nicméně v rámci možností to asi bylo namístě.

Ano, pan zpravodaj s přednostním právem. Dobře.